Nemohu ani souhlasit s tím, že se ta daň zvýší dvojnásobně.

My vlastně nezasahujeme do místního koeficientu, ale zavádíme státní část daně, která bude stoprocentním příjmem státu. Zatím je to tak, že pro stát je tato daň ztrátová v tom smyslu, že její správa, kterou vykonávají finanční úřady, stojí 1,2 miliardy korun ročně, inkaso je stoprocentním příjmem obcí. Ten příjem zůstane, obecní rozpočty to nijak nepoškodí, ale my budeme mít díky tomu více prostředků ve státním rozpočtu.

Děkuji za vaše odpověď, pane premiére. Opravdu si myslíte, že tento návrh není asociální vůči našim slušným a pracujícím občanům, kdy většina z nich ještě své nemovitosti splácí a zároveň se musí vyrovnávat s vysokou inflací a s vysokými cenami energií a potravin? Děkuji. Pan premiér bude reagovat. A současně stát musí mít prostředky na to, aby mohl lidem, kteří tu pomoc potřebují, pomáhat, stát musí mít prostředky na to, aby mohl dělat takové věci, jako je zastropování cen energií, stát musí mít prostředky na to, aby měl kvalitní školství, aby měl dobrou dopravní infrastrukturu, všechno, co po něm občané požadují.

Průměrný byt 70 metrů čtverečních v Brně dnes platí majitel takového bytu zhruba 600 korun ročně, když je tam ten koeficient základní.

A musíme si uvědomit, že uplatňujeli třeba místní obec koeficient ve výši 3, inkasuje trojnásobek základní sazby a zavedením státního příspěvku vzroste ta daň o třetinu, čili ne ve všech případech bude dvojnásobná, ale na konkrétních číslech jste viděli, kolik to bude konkrétního majitele stát.

Ve svém prohlášení jste hovořil o dojednání spolupráce pro české firmy. Ale protože máte také odpovědnost za chod České republiky, zajímalo by mě, jestli jste jako premiér naší země také jednal i o té opačné spolupráci? V krátkosti vám to vysvětlím.

To je rok a dva měsíce. Vzhledem k tomu, jakou rychlostí pokračuje, se přímo nabízí otázka pomoci právě těch jejich odborníků, třeba ohledně dobudování komunikací České republiky.

Dálnice do Vídně je stále v říši snů, obchvaty mnoha měst v nedohlednu a tak dále. Přitom se tady v reálu vše rozpadá pod rukama. Přesto v programovém prohlášení hovoříte o Česku jako o moderní zemi. Takže moje otázka: Nemyslíte si, že by bylo dobré využít zkušeností a znalostí odborníků třeba z Indonésie? Děkuji za odpověď.

A také ta cesta potom měla druhou část, která se týkala zemí střední Asie. Nepochybně ta cesta přinesla konkrétní výsledky pro Českou republiku a české firmy a jsem tomu rád.

Čili jsou to země, které jsou zajímavé i pro zahraniční investory a zahraniční spolupráci. Současně je to prostor, který vytváří naprosto přirozeně určitou alternativu k Číně, a to jak z hlediska hospodářství, tak i z hlediska strategických surovin, nerostného bohatství a dalších věcí. Toho jsou si ty státy také vědomy a mají zájem se rozvíjet, mají zájem nejenom být dodavateli třeba nerostů nebo surovin, ale mají zájem využít toho svého bohatství, a to je třeba příklad Indonésie, i k tomu, aby mohly budovat také koncové projekty. Proto je velice důležité, abychom právě v těchto perspektivních zemích, zemích, které se stávají postupně středem zájmu pro zahraniční investory, byli včas a vytvořili politický prostor pro naše firmy, aby se mohly na trhu těchto zemí uplatnit, a nebudu tajit, že v řadě oblastí v těchto zemích je právě důležitá ta politická podpora. To se podařilo. Otvírají se tu skutečně pro naše firmy velké možnosti, nejenom ten velmi úspěšný a dlouhodobě úspěšný zvlášť tedy v posledních měsících obranný průmysl, ale je tu perspektiva dobré spolupráce u našich firem, které se zabývají dopravní infrastrukturou, je zde perspektiva pro kosmický průmysl, v němž je Česká republika také silná, a jsou tu další oblasti, ve kterých spolupracovat určitě můžeme a máme. Pokud jde o nějaké poučení se z těchto zemí, po kterém voláte, to je vždycky velmi komplikované. Nechtěl bych srovnávat situaci jednotlivých států se situací České republiky, životní úrovně lidí, kvalitu infrastruktury a infrastrukturou nemyslíme jenom dálnice, ale myslíme tím samozřejmě i všechno dalš, včetně sociálního, zdravotního, školského systému a všeho toho, co vytváří kvalitu života.